Pane premiére, polní nemocnice skutečně není žádný veletrh, to je pravda. Já rozhodně nekritizuji to, že vláda k něčemu takovému přistoupila a připravuje ji, ale chtěl bych se zeptat doplňující otázkou: Je podle vás ta částka morální v čase, kdy různí jiní podnikatelé sponzorují, pomáhají, snaží se pomáhat nemocnicím? Nemá ta smlouva mezi Nemocnicí Na Bulovce a dotyčnou firmou obrovský korupční potenciál?

Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, a budeme pokračovat s interpelacemi na ostatní členy vlády...

Připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My nezpochybňujeme to, že je zde jakýsi rámec 90 dnů, na kolik bychom měli mít ropu.

Já vám děkuji.

Zatím ten požadavek nebyl, ale možné to samozřejmě je a rozhodně my tomu bránit nebudeme. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové.

Já bych se chtěl pana ministra zdravotnictví zeptat, kdo pověřil Nemocnici Na Bulovce a kdo zkontroloval tu částku, za kterou to má být uzavřeno, jestli to byl on, anebo někdo na jeho ministerstvu. Co bude dál, pane ministře?